A konečně předposlední milník. Vláda následně ve formě sněmovního tisku číslo 333 předložila zcela nový návrh elektronické neschopenky, oproti již schválené verzi velmi okleštěný, s tím, že má jít pouze o první etapu.

Neobsahuje ovšem žádné služby pro zaměstnavatele, jejichž zavedení by bylo především důvodem pro spojení se zrušením karenční doby. Chtěl bych říci, že tento sněmovní tisk významným způsobem pobouřil většinu členů hospodářského výboru hlavně z důvodu nepřipravenosti, a troufám si tvrdit, že významným způsobem pobouřil i mnoho členů výboru pro sociální politiku, kde byl tento sněmovní tisk diskutován. A poslední milník takový byl stav ještě do včerejšího odpoledne.

Podle mého soudu ho ale ještě zvětší a hlavně nasvěcuje naprosto amatérskou práci této vlády. Ke stylu práce této vlády se každopádně ještě vyjádřím v pátek, kde předpokládám, že se sněmovní tisk číslo 204, tak jak byl dnes schválen program, objeví.

Proto chceme dát paní ministryni práce a sociálních věcí Maláčové, která za tuto materii odpovídá, více času na práci, aby mohla návrh elektronické neschopenky doladit a poslat ho do standardního legislativního procesu.

Chtěl bych také říci, že podaný pozměňovací návrh důsledně vychází z vlastních materiálů vlády a termínů, s nimiž vláda operovala v průběhu celé anabáze, kterou se zaváděním eNeschopenky podstupujeme. Obsahuje proto tři varianty posunutí účinnosti zrušení karenční doby. Chtěl bych vás, milé kolegyně a milí kolegové, požádat, abyste tomuto návrhu a jeho písemné verzi věnovali velkou pozornost.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych tady rád okomentoval svůj pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Týká se účinnosti, protože tak jak už jsem říkal, rozpočtový výbor tento tisk nevidí jako nijak komplikovaný, takže vlastně se týká účinnosti tak, aby nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. Ne, takže obecnou rozpravu končím. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bauer.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova.

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat a lhůta nebyla zkrácena. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.